Takže pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Kdybych se v nějakém pominutí smyslů něčeho takového dopustil, bezpochyby bych to uznal a paní poslankyni bych se omluvil.

Jiný důvod prostě k tomu není.

To znamená, bavíme se o vzdělávání na základních školách.

Děkuji, dobré odpoledne. Máte slovo. Takže za prvé směrem ke kolegovi Benešíkovi.

To všechno známe a za chvíli to budeme projednávat. Děkuji. Máte slovo prosím.

Pan kolega Rais má pravdu.

Důvodů může být daleko více. Například, že ostatní země se výrazněji zlepšily, nebo že čeští politici házejí klacky pod nohy českým učitelům, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili nemůžete říct logicky, že existuje jediné vysvětlení.

Prosím máte slovo. Já děkuji za slovo. Tak ten příklad, který tady uváděl pan poslanec Klaus, myslím si, není matematický. Ale nás učili ve škole, že je rozdíl mezi počty a matematikou.

Děkuji. Pan ministr Plaga s faktickou poznámkou. Děkuji, dámy a pánové. Úkolem ministra školství je edukovat.

Děkuji. Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

Nevycházeli naši autoři, a dokonce se nesměli učit. Takže jakékoliv tvrzení o tom, že jde školství dolů, už z tohoto hlediska pravdivé prostě být nemůže.

Takže tohle tvrzení odmítám. Nehodnotím to pouze z pohledu matematiky.

Tady nebylo skoro nic. Děkuji. Další faktická poznámka v tuto chvíli není. Prosím máte slovo. Vážený pane předsedající, jsem velmi překvapen, že jsem se dostal ke slovu po hodině a půl, co jsem přihlášený. Myslím si, že je důležité spíš vytvářet určitou atmosféru.

Ale já vám chci říct jaksi svoje svědectví, které je staré, a velmi staré, protože já jsem maturoval před 45 lety.

A chtěl bych říct při této příležitosti, že matematika je na prvním místě příležitost pro naše školství. A prosím, abychom si tuto věc řekli.